Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skončila přestávka, kterou kolega Gazdík vyhlásil, a pokud se nám podaří najít potřebný počet poslanců, to je ze zákona 67, nechám odhlasovat přerušení interpelace.

Pane předsedo, jestli nemáte zájem... Mám zájem, ale čekám, až dostanu slovo. Tak máte slovo, pane předsedo. Děkuji. Paní a pánové, já jsem velmi nerad, že ta situace nastává. Nicméně Sněmovna není usnášeníschopná o věcech, o kterých má za chvíli hlasovat, o tématech, která se týkají České republiky, našich povinností, co se týká správy našeho státu, není dostatečný počet poslanců a poslankyň přítomen. Ale není ani dostatečný počet ministrů a ministryň přítomen, vládní lavice až na výjimky zejí prázdnotou.

To jste mi to zjednodušil, pane předsedo. Nemusím tedy přerušit schůzi kvůli něčemu jinému, pouze na poradu klubu KSČM.